Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Můj dotaz bude na pana ministra poměrně velmi krátký. Vážený pane ministře, v poslední době se na mě stále častěji obracejí osoby, jejichž rodičům vlivem pokročilého věku a s tím souvisejícím zdravotním stavem činí problémy vyřizování nových občanských průkazů.

Chci se proto zeptat, zda by nebylo možné vydávat občanské průkazy nad určitou hranici věku, například nad 75 nebo 80 let, na neurčitou dobu platnosti. Myslím si, že by to jak těmto osobám, tak jejich blízkým značně ulehčilo život.

Prosím, pane ministře.

Děkuji panu ministrovi za jasnou odpověď. Já za tu odpověď děkuji a myslím si, že toto by bylo jedním z řešení a opravdu by to pomohlo jak seniorům, tak jejich blízkým. Takže děkuji za odpověď.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje interpelace na pana ministra Chládka se týká jazykového vzdělání.